Stanovisko Parlamentního institutu zpracované na základě posledního výkladu článku 43 Ústavy k vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území republiky konstatuje, že takto předložený návrh mandátu obsahující výše uvedené ústavní limity může být Parlamentem schválen, protože je v souladu s Ústavou.

Primárním cílem této mise je dokončit výstavbu některých chybějících schopností afghánských ozbrojených sil.

Úkoly, které naši vojáci mají plnit v rámci mise Resolute Support, jsou pro NATO a pro úspěšný průběh mise prioritní. Je to ochrana sil, výcvik afghánských vzdušných sil, především. Výrazněji snižují počty svých vojáků ty země NATO, které stahují bojové jednotky, to bych rád zdůraznil, protože ty již nebudou mít v nové misi Resolute Support uplatnění.

Danou schopnost bychom totiž nemohli nasadit vůbec, čímž bychom spojencům způsobili vážný problém. Závěrem mi dovolte k tomuto úvodnímu slovu dodat, že nový generální tajemník Aliance se vyslovil o našem misijním působení velice kladně a označil Českou republiku za aktivního a seriózního aliančního partnera. Úplně na závěr si dovolím konstatovat, že tento návrh schválil Senát. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministru obrany Martinu Stropnickému a slova se ujme pan ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, poté teprve zpravodaj. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Jen bych vám rád řekl, že Ministerstvo zahraničí úzce spolupracovalo s Ministerstvem obrany na tomto materiálu a že bych vám rád řekl, že působení českých vojáků v zahraničních misích a operacích jednak NATO, také Evropské unie a OSN, bylo a i přes oběti, které přináší a které musíme nést, je i nadále v zájmu České republiky. Já bych vás rád ujistil, že ty oblasti, ve kterých vojáci působí, jsou regiony, které mají bezprostřední vliv na bezpečnost Evropy i celého euroatlantického regionu, a v tomto smyslu to působení našich jednotek je v souladu se zahraničněpolitickými a bezpečnostními prioritami naší země.

Tento mandát vlastně na to reaguje nasazením našich vojáků do Sil rychlé reakce NATO a také zapojením do ochrany vzdušného prostoru členských zemí Aliance. Materiál, který je vám předkládaný, také reaguje na tu poslední, asi dramatickou hrozbu, která se odehrává především na jihu Evropy, a rostoucí nestabilitu v tom geografickém pásmu od severní Afriky až po Blízký východ. Má samozřejmě přímý dopad na bezpečnost Evropy, a potažmo tedy i přirozeně nevyhýbá se to do budoucna ani České republice. Mám na mysli samozřejmě poslední vývoj v Iráku, v Sýrii a postup takzvaného Islámského státu, bezpečnostní hrozby, která se objevila poměrně neočekávaně, narostla ve velmi krátkém čase a vypadá to, že se s ní budeme muset potýkat delší dobu. Takže tato hrozba, která má také nový charakter a vykazuje rysy, jaké jsme doposud neměli možnost u podobných teroristických skupin pozorovat, nutí k tomu, abychom vytvářeli také možnosti reakce našich vojáků, které by reagovaly na to rychle se měnící bezpečnostní prostředí a umožnily zasahovat často a rozhodovat se velmi rychle, pokud to je třeba. To všechno ten materiál zohledňuje a já bych vám rád na závěr řekl to, že bych tady chtěl především poděkovat našim vojákům za vysokou profesionalitu a obětavost a ocenit práci, kterou pro Českou republiku dělají. Děkuji panu ministru zahraničí Lubomíru Zaorálkovi. Tento sněmovní tisku projednal výbor pro obranu. Žádám proto, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Bohuslav Chalupa, informoval vás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobré poledne, vážené kolegyně, kolegové.

Po odůvodnění ministrem obrany MgA.

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se usnesla, že za prvé vyslovuje souhlas s podbody, nyní si dovolím odvolat se na tisk, který jste obdrželi, s podbody 1 až 11, dále za druhé žádá vládu, aby informovala Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2015, a to nejpozději do 30. června 2016, a o působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2016, a to nejpozději do 30. června 2017;

III. ukládá předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Doporučuji Poslanecké sněmovně tento návrh na působení sil schválit. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je jako první přihlášená paní poslankyně Jana Černochová, před ní si s přednostním právem ovšem vyhradil vystoupení předseda ODS Petr Fiala.